Věřím, že jsem dostatečně odůvodnil ty dva pozměňovací návrhy, které předkládám společně s Pavlem Žáčkem. Ale věřím tomu, že i vládní poslanci i poslanci z jiných stran jaksi nahlédnou ty argumenty a uvědomí si, jaká rizika jsou zde spojena s těmito dvěma zeměmi. Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo.

To si myslím, že je potřeba uvést jako korektně na pravou míru.

My teď projednáváme druhé čtení k tomuto velmi důležitému návrhu zákona. Je to v podstatě poslední šance, kdy tam lze pozměňovacím návrhem zajistit věci, které jsou potřeba. My jsme zatím neměli úplně možnost se seznámit s podrobnými analýzami výhodnosti tohoto připravovaného záměru. A víme, že historicky tady v Poslanecké sněmovně se to ne vždycky úplně dařilo, když se schvalovala podpora obnovitelných zdrojů. Vznikly z toho věci, které byly pro Českou republiku velmi nevýhodné. Z tohoto důvodu bychom potřebovali nějaký čas na to, abychom tu věc důkladně mohli ještě prozkoumat, případně připravit další pozměňovací návrhy, které zajistí, že tam skutečně nedojde k nějakému vychýlení od toho bohulibého záměru, a proto tuto poslední šanci chceme využít, abychom případně připravili takové pozměňovací návrhy. Dovoluji si poprosit o přestávku na poradu klubu. Myslím, že nám bude stačit dvacet minut.

Prosím, máte slovo. V podrobné rozpravě odkazuji na svůj pozměňovací návrh, který jsem představil v obecné rozpravě. Je to pozměňovací návrh, který do zákona vkládá bezpečnostní pojistku, aby vláda respektovala při zadávání a uzavírání smlouvy Bezpečnostní strategii České republiky.

Mně bylo signalizováno z našeho klubu, že je nějaký nesoulad na té tabuli, že tam nejsou dva kolegové, kteří se přihlásili s pozměňovacími návrhy, tak jestli by mohli vystoupit ještě s těmi pozměňovacími návrhy, a potom tu přestávku.

Děkuji, pane předsedající. Takže patnáct minut do čtrnácti hodin.